Návrh zákona řeší situaci, kterou v současné době žádná právní úprava v České republice kompletně neupravuje. Dále zákon řeší chování cyklistů na cyklistických tratích mimo pozemní komunikace. Jistě mi dáte za pravdu, že v současné době je to takový trend a setkáváme se na mnoha místech, v lesích, na sjezdovkách také s cyklisty. Je třeba tato pravidla jasně stanovit a přispět tím k větší bezpečnosti na horách. Z titulu absence právní normy vznikají problémy také při řešení občanskoprávních a trestněprávních sporů v souvislosti s ublížením na zdraví a náhradou škod vzniklých při provozování těchto sportů.

Tato pravidla, i když nejsou obecně závazným předpisem, využívají z nedostatku jiné právní úpravy i české soudy při svých rozhodováních.

To nám ale samozřejmě neřeší případ jízdy na sjezdovkách, v lesích a podobně.

Z tohoto důvodu se tato povinnost zavádí předkládaným zákonem.

Výrazně se za poslední roky zvýšil i počet úrazů. Páni doktoři možná potvrdí, kolik nabylo počtu lyžařů, kteří mají úrazy hlavy nebo těžké zlomeniny, ale já tady především mluvím o těch úrazech hlav, protože potom léčení jednoho člověka, jenom to základní, přichází zhruba na 35 tisíc vyčísleno. Nicméně Dobře, děkuji. Až ten zákon bude.

Dříve než pozvu paní poslankyni Novákovou, dovolte mi načíst tři omluvy, a to paní poslankyně Šánové, která se od 13 hodin do konce dnešního jednacího dne omlouvá z pracovních důvodů. Paní poslankyně Maxová od 14 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. A nyní již prosím paní poslankyni Novákovou. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Jedná se o novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která vlastně zavádí nutnost, aby každé navrhované legislativní opatření bylo podrobeno hledisku, jaký bude mít dopad na rodinu. Proč si dovoluji požádat, aby tento tisk, tento návrh byl předřazen před ostatní, které jsou v pořadí před tím, třeba návrh novely zákona o registrovaném partnerství nebo novela o specifických zdravotních službách? My totiž bychom si měli nejdříve říci, než budeme diskutovat o dalších věcech právě zmíněných v těchto návrzích zákona, tak bychom si měli říci, jak si na tom vůbec stojí rodina v naší Poslanecké sněmovně. Jak vnímáme rodinu v Poslanecké sněmovně. My jsme dnes, dámy a pánové, měli projednávat zákon na podporu sportu, měli jsme se také věnovat zákonu, který má podpořit ochranu přírody. Už od 70. let skutečně dokážeme chránit přírodu, resp. alespoň se o to intenzivně snažíme, a vedeme naše děti velmi intenzivně k tomu, aby se dívaly takovýma ekologickýma očima na svět kolem sebe.

Ta společnost, přirozená společnost je také jakýsi ekosystém, kde je nutné, aby byla vyváženost a harmonie mezi jednotlivými složkami.

V tom ekosystému společnosti je rodina opravdu jediným přirozeným prvkem a v tomto smyslu naprosto předchází všechny vlastně umělé konstrukty, jako jsou instituce včetně třeba i státu. Měli bychom si uvědomit, že v historii západní civilizace si rodina právě začala s tím, že se začaly vyčleňovat některé profese atd. samostatně, aby nemusela rodina či rod zajišťovat své potřeby sama. Čili rodina je skutečně prvkem základním. My jsme tento návrh je to 16 poslanců, kromě mě je to také pan poslanec Martin Plíšek, paní poslankyně Chalánková, pan poslanec Lobkowicz, poslankyně Adamová, Putnová, pan poslanec Horáček, pan poslanec Bezecný, poslankyně Pecková, pan poslanec Schwarzenberg, Pavera, paní poslankyně Kovářová, Langšádlová, pan poslanec Heger, Farský a pan poslanec Kučera domníváme se tedy, že v jednacím řádu by mělo být zakotveno, a sice konkrétně v části 12, kde se hovoří o podávání návrhů zákonů, je to § 86, a tam v odst. 3 by mělo být, že u všech předkládaných návrhů legislativních opatření by měl být zhodnocen dopad na rodinu a rodičovství. Téměř bezprostředně po tom, co jsme tuto novelu předložili, ji vláda zamítla. Já ale, dámy a pánové, nevěřím tomu, že když budeme tuto novelu předkládat, že dojdeme ke stejnému závěru jako vláda. Domnívám se, že stanovisko vlády v tuto chvíli nereprezentuje, nebo alespoň v to doufám, nereprezentuje názory nás jednotlivců.

Děkuji.